Akorát ta širší kontrola, tak jak ji vymezuje zde schválená novela Ústavy, bude na ty menší obce nabíhat postupně. Po pravdě řečeno, z pohledu vlády by tam ta přechodná opatření nemusela být. Tady jsme spíše vycházeli vstříc Svazu měst a obcí, který požadoval mj. postupný náběh, i části senátorů, kteří pocházejí ze samosprávy, ať už krajské, nebo obecní, a toto také požadovali.

Jak říkám, zásadní debata měla proběhnout zejména při schvalování novely. Protože pokud někdo chtěl ty argumenty uplatnit, tak v tuto chvíli je pozdě, protože předjímámeli schválení novely Ústavy, nemůžeme omezit působnost NKÚ stanovenou v Ústavě tímto zákonem. Děkuji za pozornost. Prosím, pane zpravodaji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, jenom ve stručnosti bych chtěl reagovat na některé poznámky mých předřečníků, aby tady nebyl dojem, že snad skutečně schvalujeme nějakou zásadní změnu, která by převratným způsobem měnila kvalitu a kvantitu kontroly oproti současnému stavu. Já si myslím, že duplicita je špatná v jakémkoli ohledu.

Ta kontrola je předběžná, průběžná, následná všech těch procesů.

Takže vidíte, že v podmínkách státní správy je standardní, že existuje multiplicita kontroly. A samozřejmě že státní správa je taky formovaná na základě výsledků voleb, kdy někdo kandiduje se svým volebním programem a říká, jak bude veřejné prostředky utrácet a bude s nimi hospodařit. V tomto smyslu ta legitimita získaného mandátu pro řízení státní správy a pro řízení samosprávy je naprosto totožná, si troufám říct, pokud obojí je výsledkem demokratických voleb. Ostatně ten bazén můžete postavit i za státní peníze, nejenom za ty obecní.

Poslední.

To je důležité vědět.

A poslední argument.

Samozřejmě lze odkázat i na zahraničně právní úpravy a učinit tak komparaci.

Děkuji. Pan kolega Petrů? Také nechce. Takže končím obecnou rozpravu.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, já se chci přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je uložen v systému jako sněmovní dokument 3471.

Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Já se především musím omluvit, protože jsem tady v dvojjediné roli.

De facto tento pozměňující návrh pouze upravuje určitým způsobem textaci pana kolegy Sedi v prvé části jeho pozměňujícího návrhu. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Vkládá se další bod.

Novela tedy měla za cíl zamezit tomu, aby u této skupiny státních zaměstnanců služební poměr končil ze zákona před dosažením důchodového věku.

Děkuji za slovo. Já bych chtěl, aby v podrobné rozpravě padl návrh na zamítnutí tohoto zákona ve třetím čtení. Protože tak jak jsem poslouchal pana ministra Dienstbiera, který operuje nějakým začarovaným kruhem, ten začarovaný kruh mohl být přetnut tím, že by poslanci výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj tu analýzu dostali.

Nerozumím tomu, proč jsme to nedostali. Jestli to byl úmysl, nebo neschopnost.